Děkuji za dodržení času k faktické poznámce pana poslance Miroslava Kalouska.

Já si myslím, že to je o kolektivním vyjednávání o těch podmínkách. Jen tak mimochodem, já bych chtěl vědět, a ptám se prostřednictvím tady pana předsedajícího, od pana kolegy Kudely, aby mi vyjmenoval ty vyšší principy.

A co se týká toho, jak to pokračuje.

Já si na tu dobu vzpomínám, vůbec se mi to nelíbilo a takhle bych si to nepřál a nechtěl bych to takhle. Jen tak mimochodem, dneska jsem zaregistroval jednu takovou záležitost, která na první pohled nemá mnoho společného s tímto problémem, a je to registrace homosexuálních párů.

Dnešní rozsudek Ústavního soudu řekl, že mohou.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jestliže zákonem zavřeme obchody, tak nebudeme přece říkat, že nikoho neomezujeme. Omezujeme statisíce lidí, kteří tam doteď chodili nakupovat. Nyní ještě jednou pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Petr Bendl, který je přihlášen řádně. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Opravdu si uvědomme, že se jedná o tři nebo o pět dnů, ne o každou neděli, a že se to na těch hospodářských výsledcích podle mého názoru, nemusíte se mnou souhlasit, zase nějak závratně neprojeví. Člověk vypije toho mléka úplně stejně, jestliže je otevřeno o pět dnů méně nebo více, protože tu spotřebu má pořád stejnou. Například. Ale proč jsem se přihlásil. Já si pamatuji, že vy jste tady sám uváděl příklad Agrofertu pana vicepremiéra Babiše, jak pomocí dividend elegantně utekl z nějakého zdanění zisku. Tady ty dividendy jsou pořád stejné, ať jsou Agrofertu, nebo ať jsou jiných firem. Ale asi souhlasím s kolegou Zavadilem. Děkuji, nelze vám vyhovět, pane poslanče, protože ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. A nyní pan poslanec Petr Bendl v řádné přihlášce, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Věřím, že budeme moci rozpravu ukončit a hlasovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, já jsem to předtím nestihl, tak to aspoň teď dokončím. Co tady říkal pan kolega poslanec Pilný, má pravdu.

V tom je to zcela bezpečně, podle mého hlubokého přesvědčení, diskriminační. A myslet si, že snad platy budou vyšší v okamžiku, kdy některým obchodům řekneme: budete mít zavřeno ve dnech, které si vymyslíme dnes to může být sedm dní, zítra možná devět, vždyť ten precedent tady máme, to je koneckonců to, co tady říkal Ivan Adamec, že to je salámová metoda. Dneska to budou třeba svátky a zítra přijde pan kolega poslanec Zavadil a řekne: Ne ne, kluci, žádný do šesti, do dvou, protože všichni mají právo na to mít odpoledne volno. My Středočeši budeme říkat: No máme smůlu, protože nás dojíždějí desítky tisíc ze středních Čech do Prahy do práce a z práce a ráno jedeme, když klasické obchody mají zavřeno, a přijíždíme, když klasické obchody mají zavřeno, takže mají většinou otevřeno pouze ty větší, u kterých je ještě šance nakoupit.

Prostě to tak je. Znám pár lidí, kteří naopak říkají: Ve svátek mám aspoň dvojnásobek nebo dostanu nějakou větší náhradní mzdu, já si ten čas rád udělám, protože dostanu víc peněz. Normálně ty platy nejsou moc nízké, ve svátek dostanu prostě příplatek. I to se děje. Může někdo říct: Ale oni mu dají třeba náhradní volno apod. To samozřejmě někdo udělá a někdo ne, to záleží už na jejich svobodném rozhodnutí. Že jde o zaměstnance a zaměstnanost, je bezpochyby pravda. Chci jenom připomenout, že v okamžiku, kdy začneme s tímto omezováním, budeme zvyšovat tlak na nákupy přes internet. Za chvilku nebudou potřeba možná ani ty kamenné obchody.

Tak proč malé kamenné obchody? Vždyť stačí, když máme velké sklady, to stačí obsloužit pár lidí, lidi budou mít velkou radost, že už nebudou muset prodávat a nebudou muset do práce. Člověk si doma na internetu objedná, co potřebuje, a pak tady budeme všichni říkat: Musíme jim dát sociální dávky, protože oni nemají práci. Tak když nemají práci, chudáci, co máme dělat.

Zjednodušeně řečeno.